Děkuji za slovo. Přeji všem příjemné dopoledne.

Do té diskuse o těch číslech by se nechtěl pouštět. Ta osmnáctka podle mého názoru dává smysl ve všech ohledech. A kdyby tady přišel argument, který je platný, a ten já beru, že to prodraží fungování České televize o 2 miliony korun, tak musím říct ovšem při 7miliardovém rozpočtu.

Ale to my nejsme.

A máme zde dvě faktické poznámky.

Děkuji za slovo.

Děkuji.

Nyní tedy pan poslanec Nacher, poté pan poslanec Jakob. Děkuji za slovo.

To, že ten zbytek mlčí, pro mě může znamenat, že třeba s tím nejsou úplně tak ztotožněni.

Nerozumím tomu dělítku devět, v čem je ta přidaná hodnota. To by mě zajímalo.

Buď ano, nebo ne. Děkuji.

Děkuju, pane místopředsedo. Já jsem opravdu nechtěl, ale musím. Předřečníci tady zmiňují ty počty.

To je vidět, kam a jakým směrem směřujete.

Ale pro ty, co dneska častěji vystupují a třeba to téma neznají tak dobře, tak bych řekl, že on ten počet 9 radních a 18, to znamená, že ta Rada České televize má být dvakrát větší, v zásadě kopíruje velikost té instituce a její rozpočet.